Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové.

Navíc ministr financí Zdeněk Stanjura, musím to znova zopakovat, používá marketingové triky v podobě optické redukce deficitu, protože část nerovnováhy je přesunuta do bilance státních účelových fondů. Předložený střednědobý výhled nejeví známky sebemenší snahy konsolidovat veřejné finance.

Z tohoto pohledu zcela, zcela ztrácí jakoukoliv logiku rušení EET jako opatření, jehož hlavním cílem bylo narovnání podnikatelského prostředí a nárůst výběru daní. Za dobu svého fungování EET vytvořila téměř 60 miliard dodatečných příjmů pro státní rozpočet, a to při současném snížení daňové zátěže v České republice.

A jediným důvodem rušení je, že ministr financí Zbyněk Stanjura a samozřejmě s ním další členové vlády a další poslanci pětikoalice nechtějí dokončit jeden z hlavních ekonomických projektů vlády Andreje Babiše i přesto, že dává nejen vládě, podnikům, ale i občanům smysl. Naším záměrem při přípravě EET bylo, aby náklady na straně podnikatelské sféry byly co možná nejmenší. Naše hnutí se aktivně snažilo komunikovat a přizpůsobovat elektronickou evidenci reálným požadavkům trhu a českých občanů. Již od začátku vytváření tohoto systému nám bylo jasné, že podpora veřejnosti je stěžejní.

To znamenalo povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby, odvětví, ve kterých se předpokládal větší objem nepřiznaných příjmů. To jsme vycházeli tehdy z analýzy zejména Českého statistického úřadu.

Tento názor sdílí třípětinová většina české veřejnosti. Až dvě třetiny společnosti jsou přesvědčeny, že elektronická evidence tržeb přispívá k lepšímu výběru daní.

A tyto prostředky stát získává tím, že vytvoří férové podnikatelské prostředí, což je legitimní a správné.

Pokud chceme, a já stále věřím, že chceme, aby ti, kteří dodržují pravidla, netahali za kratší konec, musíme hledat způsoby, jak dodržování pravidel vymoci.